Návrh byl zamítnut. Budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu.

Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?

Ústavněprávní. Takže budeme hlasovat o přikázání výboru jako výboru garančnímu bezpečnostnímu výboru.

Hlasování pořadové číslo 237, přihlášeno 88 poslanců, pro 63, proti 1. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání bezpečnostnímu výboru jako výboru garančnímu. Pan místopředseda Pikal bude navrhovat tento tisk přikázat.

Ústavněprávnímu a zahraničnímu? Budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti?

Dalšímu výboru přikázání zahraničnímu výboru.

Končím první čtení tohoto tisku.